Takže buďme objektivní.

Takže myslím si, že si nikdo nemůže stěžovat.

Ne, ony jsou. Ale kdyby to vyčerpali, tak samozřejmě, že by to byl deficit. A bylo to každý rok. A teď to děláme a v podstatě to nemá ani moc nic společného. Takže já jsem nic nenašel. Takže buďme objektivní.

Já jsem dostal výrazně více dotazů než pan premiér. Nicméně vy dobře víte, že to, že je větší výběr daní, že zkrátka i obce a všichni se z toho mají lépe, není zásluha vaší vlády a už vůbec ne vás jako premiéra osobně. Já chci opravdu od vás to ujištění, protože vy jste se opakovaně vyjadřoval na nejrůznějších setkáních o tom, že prostě obce hospodaří dobře, mají rezervy, bylo by dobré se na to nějakým způsobem podívat, protože ostatní všichni dělají dluhy. A já nechci, aby byli trestáni ti úspěšní, protože ty obce si šetří na strategické projekty, velké projekty, které musejí realizovat, a pokud by je vláda trestala tímto způsobem, tak by to dobře nebylo. Takže ten dotaz už zazněl.

Tak já nevím.

A ten růst jsme udělali my, minulá vláda. My jsme dali lidem peníze, důchodcům, navýšili jsme platy.

Takže to všechno je naše zásluha.

A s další interpelací vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová ve věci evropských fondů a školské infrastruktury a připraví se pan poslanec Jiří Valenta. Paní poslankyně, máte slovo, prosím. Děkuji za slovo.

Podle bodového hodnocení je zjevné, že nebude podpořena obrovská řada projektů, které dosáhly maxima možného počtu bodů v případě, že nebudovaly novou kapacitu, ale zaměřily se na kvalitativně zásadní zlepšení podmínek pro definované klíčové kompetence. V rámci území došlo při tvorbě místních akčních plánů k takzvané dohodě o strategických investicích a všechny tyto projekty jsou výsledkem shody v území, že se jedná o prioritní a potřebné investice pro pokrytí sítě území alespoň dostatečně vybavenými školami.

Přitom obrovským problémem za situace tak masivního prodlení při hodnocení zůstává podmínka dokončení do 28. června roku 2019. Zásadní infrastrukturní opravy lze ve školách realizovat především o prázdninách. Ptám se vás tedy, pane premiére, proč nedojde k posunu termínu pro dokončení. Tak, děkuji i za dodržení času a slovo má předseda vlády Andrej Babiš.

Sto padesát obcí dostalo tři miliardy dotací. Já jsem byl ministr financí, ne ministr školství.

Není pravdou, že by projekty neměly vydána rozhodnutí a nebyla dohodnocena výzva.

A je tu pan Farský. Ale já tu školku v Semilech postavím.